Jenom zopakuji, že to nebylo součástí původního návrhu zákona, já myslím, že to všichni víme, ale pro pořádek, ať to je ve stenozáznamu, aby to bylo jasné. Ten důvod je jednoduchý.

My jsme čekali na evropské řešení, které ale přišlo z jiné oblasti než jen z oblasti daňové.

Obecně platí, že nejtěžší je vymyslet způsob pomoci velkým firmám.

Členské státy dostávají do rukou dva možné nástroje.

První nástroj, který není daňový, je, že na národní úrovni mohou členské státy stanovit maximální cenu u výrobců a všechno nad maximální cenu výrobci mají odvádět do státního rozpočtu ke kompenzaci vysokých cen energie.

Mohu říci, že na tom intenzivně pracujeme ve spolupráci se všemi relevantními výrobci elektrické energie v České republice. Nechceme tímto opatřením uvrhnout kteroukoliv firmu, kteréhokoliv výrobce do ztráty, protože stejně by státu nezbylo nic jiného než tu ztrátu vyvolanou nařízením státních orgánů kompenzovat.

Obecně se nabízí jako první sektorová daň. Tu jsme jako vláda odmítli jako princip řešení, takže my adaptujeme vlastně všechny obory, kterých se to týká z evropského nařízení.

To není zisk, abych to vysvětlil.

Byly různé metody, ale skoro všichni členové. Musíme říci, že převážnou většinu tohoto roku byla základní úroková míra v podstatě na nule a v posledních týdnech Evropská centrální banka zvýšila svou základní úrokovou míru na 1,25 procentního bodu.